Tak já jenom k tomu, aby bylo té komplexnosti učiněno zadost. Upozorním, že také součástí těch dat byly další informace, například právě data o omezení pohybu mezi konkrétními regiony. Vychází to z dat, která zpracovala Vysoká škola báňská a některé její instituce. Já jsem všem, kterým jsem to poslal, rovněž sdělil, že tuto instituci v případě, že mají potřebu konzultovat ta data, může kdokoli konzultovat, jsou ochotni, ten institut, který to zpracoval, je ochoten s kýmkoli dalším se o tom bavit. Dokládá to opravdu ten rozdíl, ke kterému došlo od 1. 3., kdy zejména o víkendech, ale částečně i v pracovní dny došlo k významnému snížení pohybu mezi okresy a to je to, o co se potom opíráme. A pak jenom krátce k několika drobnostem. Nemám potřebu se někoho zastávat ani někoho shazovat, jenom obecně řeknu a už jsem to tady říkal: po bitvě je každý generál, ono se to vždycky dobře hodnotí, když máme informace, které člověk neměl tehdy. Ale já sám jsem udělal a dělám všechno a budu dále dělat všechno pro to, aby jakákoli vakcína, která se k nám může v průběhu prvního až třetího čtvrtletí tohoto roku dostat, aby se k nám dostala. Ale jenom upozorním na to, že i ty země, které si nakoupily mnohonásobně více, než mají svoji populaci, jako je třeba Německo, tak tyto země jsou v současné době v proočkovanosti za námi.

Neměli, pravděpodobně bychom neměli. A měli bychom potom obrovská množství vakcín v době, kdy bychom je už nepotřebovali. Taky to neberu kriticky, jenom se snažím vnést objektivní přístup tady do této debaty.

A já proto prosím člověka, který provozuje to holičství, aby právě kvůli těm ostatním holičstvím ještě chvíli vydržel.

A stejně tak když mluvím o očkování, tak naprosto souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Očkování je a musí být vstupenkou do dalších aktivit, musí to být něco, co umožní očkovaným lidem se účastnit v budoucnu aktivit, které by třeba jinak museli absolvovat jenom s povinným testováním a podobně.

Víte, že třeba lidé v sociálních službách mohou navštívit své příbuzné, když jsou očkovaní, nemusí se testovat a tak dále a tak dále, v nemocnicích se netestuje zdravotní personál, který je očkovaný. Takže očkování vnímám jako jednu ze zásadních věcí, která bude vstupenkou na řadu aktivit v budoucnu.

Děkuji a to byla poslední přihláška s přednostním právem, takže se blížíme k otevření rozpravy.

Takže já otevřu rozpravu a dávám vám slovo.

Ano, již jsem svolal.

Stále ještě přicházejí poslanci, tak já zopakuji, že budeme procedurálně hlasovat o omezení řečnické doby na pět minut.

Zopakuji, že budeme hlasovat o omezení řečnické doby v rámci tohoto bodu na pět minut.

A zřejmě je to všechno. Takže zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji.